3. pověřuje zpravodajku výboru poslankyni Annu Putnovou, aby toto usnesení přednesla ve schůzi Poslanecké sněmovny.

Nikoho nevidím. Budeme tedy hlasovat o přednesených návrzích, a to pravděpodobně jednotlivě.

Domnívám se, že to musíme hlasovat samostatně. Dvě hlasování. Nikdo nemá výhradu proti tomuto postupu. Děkuji vám.

Všechny vás odhlašuji. Požádám vás o novou registraci. Jakmile se ustálí počet přítomných, zahájím hlasování...

Kdo je proti? Děkuji vám. Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas se zprávou Kontrolní rady Technologické agentury.

Kdo je proti? Děkuji vám. I tento návrh byl přijat.